Jeden z mých kolegů se ptal, kdy se tento návrh zákona objevil ve sněmovně.

To znamená, uvolní se 3 místa v polovině letošního roku.

Dnes vstupuje v platnost.

Chci jenom zdůraznit to, že naše vládní koalice nepřistoupí, dokonce chci zdůraznit, nepřistoupí nikdy na to, abychom ustoupili od principu koncesionářských poplatků.

Jakkoliv je ten argument tady opakovaně bych řekl dokonce zesměšňován, tak já si za ním jednoznačně stojím. Je to logicky televize versus rozhlas.

To je prostě názor, na kterém asi se neshodneme.

Tak dalším z přihlášených s faktickou poznámkou, kterou chce reagovat, je pan poslanec Juchelka, poté paní poslankyně Pastuchová a poté paní poslankyně Balaštíková. Děkuji moc.

Proč jste volili veřejně ty radní sami, bez opozice, bez jejích hlasů? Tady tímto si protiřečíte, protože ty vaše nádherné řeči se s těmi fakty prostě a jednoduše bijí. Také jste řekl, že posiluje odolnost veřejnoprávních médií.

Vy ani, a to i slovy pana ministra Šalomouna, vy ani nejste schopni důvěřovat té Radě České televize, že si je schopna jako orgán, který je bytostně volen Poslaneckou sněmovnou, zvolit svého předsedu a místopředsedou, a říkáte jim v tom zákoně, kdo má být předsedou a místopředsedou, protože tam pravděpodobně budete volit asi nesvéprávné lidi.